Dobrý den, pane předsedo.

Pan ministr vnitra, který je právě zrovna zase nepřítomen, sice krátce vystoupil, ale je potřeba říci, že krom toho, že on už je, podle toho, jak se vyjádřil, připraven poskytnout jeden milion eur, popřípadě nějakou materiální pomoc z Hasičského záchranného sboru, to je pouze ta jedna část. Mluvíme o možnosti vyslat kontingent policistů, a zde se s ním plně ztotožňuji, s tím, co on říkal v rámci výhrady o možnosti vyslání Armády České republiky, ale vyslání policistů, kteří by pomohli jejich řeckým kolegům.

. Druhý den, to znamená včera, novinky.cz:

A dnešní titulek Hospodářských novin říká: Řecko na evropských hranicích zastavilo 24 tisíc migrantů.

Ale já si dovolím parafrázovat slova pana prezidenta: o svobodu, popřípadě o bezpečnost občanů České republiky se nebojuje v Afghánistánu. Bojuje se teď o ni právě na řeckoturecké hranici. A já bych chtěl od pana ministra vnitra slyšet, byť on říká, že řecká strana zatím nepožádala, tak já bych chtěl od něj slyšet, že ano, jsme připraveni poslat kontingent, potom jak velký, to znamená, kolik policistů by bylo ochotno se tohoto účastnit, a samozřejmě v jakém časovém horizontu, protože pokud by to mělo být příští týden nebo za 14 dní, tak už to může být také pozdě.

Dovolím si doslova přečíst.